Pan poslanec Holomčík má náhradní kartu číslo 20.

Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodů z bloku třetích čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty.

Poté bychom případně pokračovali projednáním dalších bodů podle schváleného pořadu schůze. Připomínám, že 12.45 jsme si stanovili na projednání volebního bodu 39, Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu. Ve 14.30 hodin máme pevně zařazený bod 13, sněmovní tisk 1304, je to poslanecký návrh novely zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, prvé čtení dle § 90 odst.

Nyní je čas na případné návrhy k pořadu schůze. Mám zde přihlášku pana poslance Leo Luzara.

Poprosím všechny přítomné o klid v sále. Ještě jednou prosím o klid! Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, učiním i dnes pokus, abyste vyhověli a zařadili na program této schůze informaci o situaci v České poště a její případné privatizaci. Chci se vyvarovat té situace, která nastala, když jsme například probírali situaci v OKD, kdy byla zřízena vyšetřovací komise a narazili jsme na to, že vlastně vše bylo založeno na začátku, a všichni ostatní se potom vymlouvali na to, že vlastně již bylo na začátku špatně rozhodnuto, oni museli řešit tu situaci ad post a vlastně neměli možnost nic změnit, pouze tahali za kratší konec situace.

A já teď na ten mikrofon upozorňuji pana ministra vnitra, pana Hamáčka, nepřítomného pana ministra průmyslu a obchodu a dopravy pana Havlíčka a pana premiéra, že Česká pošta stojí před privatizací, protože se rozhodla odprodat svoji dopravu nad 3,5 tuny, zajišťující komunikaci a fungování České pošty, do soukromých rukou. Je to první krok, který povede k privatizaci, protože potom už nebude moci ovlivňovat trh, nebude moci sama fungovat a nově si tu dopravu už nikdy nezřídí, když se jí teď zbaví. Proto tady apeluji, abychom zařadili tento bod na program této schůze. Navrhuji, abychom se tím zabývali zítra, ve čtvrtek v 11 hodin jako pevně zařazeným bodem, pokud projde jeho zařazení do schůze, a abychom přijali ty informace, které k této věci jsou, aby se nedostala situace v České poště tak daleko, jak se dostala situace v OKD, kdy za pět, za deset let, když tady tato ctěná Sněmovna bude chtít zřídit vyšetřovací komisi k zjištění, co se vlastně stalo v České poště, že je zprivatizována nevýhodně pro český stát, aby se nikdo nemohl vymlouvat na to, že vlastně o něčem nevěděl a že potom už musel řešit jenom následné kroky, které nastaly.

Pane kolego, prostřednictvím předsedajícího, já si myslím, že ten bod je předčasný.

Česká pošta, všichni víte, prochází složitým obdobím, nicméně i díky této Poslanecké sněmovně se podařilo změnit zákon, podařilo se to, že český stát konečně, pokud Ministerstvo financí dovolí, bude platit České poště adekvátní sumu za tu takzvanou univerzální službu, a současně s běžícími programy restrukturalizace České pošty jsme schopni zajistit, aby se pošta dostala do černých čísel.